Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, dámy a pánové. To, co jsme v minulých volebních obdobích kritizovali na pravicových vládách, že nám předkládaly pozměňovací návrhy, úplně zásadní pozměňovací návrhy na poslední chvíli, bez řádného projednání, tak to se teď vlastně projevilo a s plnou silou nám ukázali kolegové a kolegyně z hnutí ANO.

A to si myslím, že není možné, a neměli bychom v této praxi pokračovat. Základní, pro nás prioritní, nemá být to za každou cenu ušetřit ve zdravotnictví, ale poskytovat kvalitní a dostupnou zdravotní péči. To je pro nás hlavní. A my se tady pořád bavíme o tom, jak budeme šetřit. Děkuji. Děkuji. Připraví se pan poslanec Stanjura, všechno faktické poznámky.

Ti bohatí dneska mají na to, aby si zaplatili cokoliv. Děkuji.

Takhle jednoduché to je. Ale když už jsme tak zásadoví, že se zásadní pozměňovací návrhy nemají dávat ve výborech, proč ne. Úplně stejně. Ale to vám nevadilo, protože se vám to politicky hodilo. Když máte politicky opačný názor, a já ho respektuji, tak se najednou odvoláváte na formální pravidla, formální postupy. A tohle není správně. Tak to nedělejte. Na druhé straně poslanci mají plné právo, proto to projednáváme, podat pozměňovací návrh. A zkuste nám vysvětlit z levice, proč musím zaplatit třináct korun, když každý má nárok na deset, a nejenom ty tři. Úspora to je, ale pro občany. Děkuji. Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, zaštiťovat se občanem, právem pacienta, nemocného, že si sám vybere, je velice, velice krásné, ale velice, velice ošemetné. Ten pacient se dostane do područí nabídky lékaře.

To rozhodne lékař. Anebo výrobce tohoto materiálu, který bude s lékařem mít smlouvu a bude mu dodávat tyto výrobky, bude ho přeplácet. Bude to fungovat stejně jako ve farmacii, když chodí obchodníci, a to je už obor, kterému rozumím, jak se nabízí zboží, aby byl větší odbyt, aby se smlouvy lépe sjednávaly, aby byly větší provize. Ale já nevěřím a nemám záruku v to, že ta nabídka, která mu bude nabídnuta, bude odpovídající jeho potřebám, anebo potřebám těch výrobců a těch, co nabízejí tyto pomůcky. A to je ten základní rozdíl, který bude pro pacienty v tomto podstatný. Já děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Svobodu. Připraví se pan poslanec Hovorka. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Děkuji. Jak je tady oblíbené, na margo toho, co říkali ti přede mnou to skutečně není pravda.